Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Ano, já děkuji za slovo.

Stanovisko ministra?

Stanovisko ministra?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko ministra.

Stanovisko ministra.

Návrh byl přijat.

Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko ministra. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko ministra?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.